Já vám také děkuji.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k těmto třem sněmovním tiskům. Já bych na úvod velmi rád ocenil a poděkoval všem třem poslaneckým klubům, které věnovaly myšlence ochrany vody svůj čas a pokusily se vytvořit vlastní návrhy, do nichž promítly své představy řešení této problematiky. Takže za to chci poděkovat. Já bych velmi rád v této věci navázal na sněmovní schůzi, která se konala 18. 6. 2020, kdy byly tyto tři poslanecké návrhy poprvé projednávány na půdě Poslanecké sněmovny. Tehdy jsem velmi krátce shrnul, jakou cestou se oblasti ochrany vody vydalo Ministerstvo zemědělství. Mluvil jsem o analýze právnické fakulty i o několika kulatých stolech, které jsme uspořádali společně s Ministerstvem životního prostředí, Úřadem vlády, s odborníky právnické fakulty a také s vámi prostřednictvím zástupců vašich poslaneckých klubů. Jak jistě víte, Ministerstvo zemědělství pomohlo a bylo nápomocno poslancům vypracovat návrh ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů. Tento návrh prošel hlasováním ve vládě a nyní čeká na projednání zde v Poslanecké sněmovně pod číslem sněmovního tisku 1018. Při jeho přípravě jsme se snažili zohlednit všechny tři tisky, které zde dnes projednáváme, jejich stěžejní myšlenky a cíle jsme do návrhu promítli a pokusili jsme se doplnit o naše vlastní, abychom vytvořili komplexní úpravu ochrany vody. Já proto považuji za vhodné, aby se tři předložené návrhy setkaly s tím naším při projednávání ve výborech. Také děkuji.

Vážený pane předsedající, páni ministři, kolegyně, kolegové, my už jsme tuto rozpravu otevřeli v minulosti. Jde nám o to, abychom v případě, kdy zasahujeme do Ústavy, dělali ty kroky velmi uvážlivě a pokud možno v minimálním rozsahu. Už dnes se hovoří o tom, že je potřeba tady chránit nerostné bohatství a přírodní zdroje.

Takže proto vycházíme tady z tohoto principu.

Takže tolik velmi stručně. Také děkuji.

Vážený pane předsedající, vážení dva nejdůležitější páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové...

Voda je opravdu základní podmínka života.

A já bych byl rád, aby vědomé poškozování vodních zdrojů bylo bráno jako trestný čin. A veškeré peníze získané z prodeje, aby byly vráceny do ochrany a čistoty vodních zdrojů, a ne aby skončily na účtech překupníků nebo většinou nadnárodních společností.